I tady bych poprosil pan poslanec Slávek Sobotka, nikoliv Slávek Sobotka . Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chystal jsem se vystoupit s podobným návrhem, jaký přednesl v první verzi pan poslanec Ondráček, a to ve smyslu toho, aby v komplexním návrhu bezpečnostního a ústavněprávního výboru zmizel zákaz pro městské policisty měřit mimo katastr svých obcí. Přesto si myslím, že jednu rovinu jsme tak trochu opomněli. To, že měří mimo obce, je vždycky, nebo kdekoliv měří městská policie, podmíněno tím, že je to předem schváleno dopravní policií, toto místo.

A bohužel dopravní policie je tak obsazená, že nezvládá vždycky být na všech místech. Ona dává ta místa, kde by sama byla, kdyby jich byl dostatek.

A říct, že to vyřešíme tím, že přestaneme dohlížet na dodržování pravidel, prostě řekneme, že se pravidla až tak dodržovat nemusí a ať jezdí rychle, protože sice jsme pravidla stanovili, ale vlastně na jejich dodržování úplně netrváme, to si potom vyberme: buďto pravidla stanovujme, ale trvejme na dodržování, anebo pravidla vůbec nestanovujme a zrušme limity na rychlost, a to je řešení, jestli to má znamenat to, že se nemá pokutovat za to, že někdo překračuje maximální povolenou rychlost. Takže si skutečně vyberme jednu z těch cest. Protože pokud k tomu budeme přicházet způsobem, že Poslanecká sněmovna bude stanovovat pravidla, a pak bude hlásat, že se vlastně nemají dodržovat, protože vynucování jejich dodržování je buzerací, tak to je jenom eroze právního státu a jenom rozklad základních pravidel. To nemůžeme podle mého názoru dělat.

A pokud toto zakážeme, tak vstupujeme do pole samospráv a omezujeme samosprávní výkon činností. A to si myslím, že je taky hodně nešťastné.

Děkuji panu poslanci Farskému. Teď tu mám tři faktické poznámky.

Vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím k panu poslanci Farskému jenom jednu krátkou větu. Pane poslanče, děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Nejenom že to stojí strašné peníze, ale samozřejmě to především docela eliminuje počet strážníků ve městě. Měli by především hlavně chodit po městě a dělat svoji práci.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Vzpomeňme si, jaký byl vlastně důvod vzniku městských či obecních policií nespokojenost měst a obcí s tím, jak funguje pořádková policie.

Naopak, sníží. Rozumná samospráva by měla po městské policii chtít dodržování veřejného pořádku a po státní policii měření rychlosti, a ne to kombinovat. A jsou řešení, která jsou mnohem lepší, ale která jsou náročnější. Můžeme vybudovat ostrůvky střední ostrovy nejenom pro přechody, vysadit tam nějaké stromy.

Není to jednoduché.

S přednostním právem pan předseda Kučera. Já bych v mnohém podepsal slova svého předřečníka pana předsedy Stanjury, nicméně v některých věcech se lišíme, a to zejména v tom pohledu, že skutečně městská policie dnes supluje práci policie, a to chci říct, že nejenom dopravní, protože když řeknu zkušenosti z našeho města, tak je dneska městská policie volána ke krádežím v samoobsluze, protože státní policie na to nemá kapacity, řeší věci, které jí úplně nepřísluší, a je to samozřejmě z toho důvodu, že státní policie je prostě kapacitně poddimenzovaná. A my máme teď, když budu mluvit za samosprávu, tak samospráva má dvě možnosti.